Děkuji, paní místopředsedkyně.

Stanovisko pana ministra? Pana zpravodaje? Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko pana ministra. Stanovisko výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 93, do kterého je přihlášeno 176 přítomných, pro 110, proti 19. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Další návrh se týká již oblasti 22 je to zákaz kouření a povinnosti.

Garančního výboru?

Proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nyní budeme hlasovat o bodu D3. Ano. Stanovisko pana ministra?

Proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Ano. Stanovisko pana ministra?

Proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra?

Proti?